Děkuji za slovo. Poslední pokus přesvědčit především vládní poslance, aby podpořili naše obce a města. Já vám řeknu pár čísel a čerpám z materiálu Ministerstva financí České republiky.

Je tam statistika od roku 2003 do roku 2014, což je dostatečně dlouhé období, abychom viděli, jak hospodaří obce a kraje v celku.

Čtyři největší města, tzn. Praha, Brno, Ostrava a Plzeň, mají ke konci posledního prosince loňského roku celkové zadlužení 43,6 mld. Jsou to taky města největší s největšími příjmy.

Tak to porovnejte mezi sebou. Kromě toho platí jedna základní věc. Česká republika od okamžiku, kdy vznikla, ten schodek neustále zvyšuje. Bavíme se o tom, jestli na úrocích zaplatíme 70, 60, 50, 48 mld. A úmyslně říkám za celé období České republiky.

To se bezpochyby dotýká všech úředníků měst, obcí a krajů. Starostové a hejtmani mají dvě možnosti. Musí navýšit tarify a pak buď zachovají celkový objem mezd, to znamená, že některým zaměstnancům budou muset snížit ty složky, které nejsou nárokové, ať už je to osobní ohodnocení, nebo odměny. Což je věc, která určitě není populární, a proč by to ti starostové vlastně dělali?

A k tomu 34 % odvodů.

To nejsou malé peníze.

A kolik to dělá v sumě? Protože to jsou reálné výdaje, která musí už tento měsíc, resp. ve výplatě za měsíc listopad, tzn. někdy v prosinci, už to města musí platit a budou platit. Anebo vláda navrhuje starostům a hejtmanům, aby svým lidem snížili platy? To si myslím že ne. Takže automaticky se předpokládá, že zhruba o 4 % se zvýší objem platů. Pan premiér říká, že oni to dopočítávají mnohem lépe než opozice. Taky mají mnohém větší aparát než my. Já mu věřím, takže ho poprosím o to číslo.

Jakoby přesnější než ty naše. A je to logické. My ten aparát nemáme, nevidíme každý měsíc, kolik přesně dělá výběr daní a kolik z toho jsou sdílené daně.

To tedy není! My jsme program schůze nenavrhovali. Je to tak. Vy rozhodujete, které body budeme projednávat. Ale když některý důležitý bod, a tento považujeme za důležitý tak se nedivte, že se snažíme získat podporu. A my jsme se snažili opravdu vážně, že to není politický výkřik, aby to šanci mělo, tak jsme neměnili parametry vládního návrhu. Někteří kolegové říkají, a je to racionální, mohli jsme rozložit vyrovnání krajům a obcím oběma ve třech letech. Ano, to jsme mohli. Dneska to už udělat nemůžeme. Ale abychom zvýšili šanci, a to berte jako naši normální legitimní politickou úvahu toho, aby mohly projít naše návrhy, tak jsme nechtěli rozbíjet návrh vlády. A nevím, jestli bychom měli větší šanci pomoci obcím, kdybychom vlastně měnili návrh vlády. Takže my jsme ho zachovali, jsme pro něj připraveni a budeme pro něj hlasovat. A kromě toho jsme dali další věci. Ale opravdu to nejsou žádná dramatická čísla. Tím, že je to na tři roky, tak se na to můžou všichni připravit.